Ale je to vina státu, to si přiznejme, že není schopen tyto excesy potrestat. Myslím, že je to špatně, protože je potřeba trestat ta překročení, a ne to řešit tak, že chodí jednotliví poslanci a místo toho, abychom tam měli obvyklé vybavení domácnosti, které tam bylo dodneška, začneme psát obvyklé vybavení domácnosti, kterým se myslí zejména: stůl, židle, kuchyňská linka, pračka, lednička, a pak nám dojde, že to asi tak úplně být nemůže, tak se začne psát ještě no ale pokud jsou v hodnotě, která je obvyklá v té domácnosti.

Totéž, a zase jsem to říkal na půdě výboru, studijní a náboženská literatura zní nesmírně vznešeně, je to taková pěkná ochrana těch, co se chtějí ještě učit. Na druhou stranu ve studijní a náboženské literatuře vzdělaní lidé mají uložené statisíce. A to nemusí být zvláštní sběratelé. Proto jsme od začátku říkali a proto s kolegou Blažkem říkáme: řešíme problém, který místo toho, aby byl řešen schopností státu potrestat někoho, kdo překračuje meze, tak se píší složitější a složitější kuchařky do zákonů, a budeme se na závěr divit, že se zase najde 150 děr, které v tom zákoně budou, protože čím složitější kuchařka, tím hůře funguje. Tak s faktickou poznámkou. Ale první tři věty pana kolegy Bendy byly naprosto správně. My tady řešíme opravdu excesy, které se občas na místě dějí.

A jestliže tady ta snaha je, tak proč ji nepodpořit?

Já to chápu tak, že ano, bojujeme proti excesům zákonem, protože to zkrátka u nás tak chodí a asi nic jiného nepomůže. Eviduji další dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Kováčik a po něm pan poslanec Benda. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já si v této chvíli dovolím jenom jemně připomenout, že pokud mě paměť neklame, ani v prvním čtení ani ve druhém čtení tak hluboká a podrobná diskuse k tématu neprobíhala. Dokonce se tady vícekrát zmínilo, že podrobná a hluboká debata proběhla na ústavněprávním výboru. A tak si jenom snad postesknu, nebo možná marně, ale zaapeluji na naši ukázněnost, co se týká přístupu k jednacímu řádu.

Aby tady rozumím tomu, téma je závažné, je třeba se vymezit, je třeba přinést stanoviska ještě jednou, aby volič viděl, kdo za tím stojí, ale přece jenom podle mého soudu jsme tady měli možná, ale ani snad ne odůvodnit, na to je druhé čtení, podávání pozměňovacích návrhů, ale měli jsme napravovat případně legislativně technické či jazykové či podobné záležitosti, které by mohly ještě vadit.

Mně připadá zbytečnou ztrátou času, abychom tady znovu a znovu opakovali to, co tady mělo zaznívat v prvním, ve druhém čtení, to co mělo zahnívat na výborech, a proto si v této chvíli dovolím poprosit, pojďme už hlasovat. Další faktickou poznámku má pan poslanec Benda. K oběma svým předřečníkům, začnu panem předsedou Kováčikem. My jsme tady podle mého názoru poměrně jednoduše zdůvodnili, proč návrh nepodpoříme a budeme se celou dobu zdržovat hlasování, protože ho pokládáme za úplně zbytečný. To bylo jediné, co jsme se snažili v této sněmovně říct. Všechno v tom zákoně už je. Je to zbytečné. Myslíme si opravdu, že když někdo udělá, tak jak jste to tady řekl, když někdo udělá exces, co mi pomůže, že ho pak za to někdo potrestá?

Nepomůže. Ani náhodou. Takže si nehrajme na to, že když napíšeme lepší kuchařku, že to někomu z konkrétních lidí pomůže. Pomůže jenom ten trest. Děkuji. V tento moment nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Táži se, zda tomu je tak. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se, zda pan zpravodaj nebo pan navrhovatel si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Děkuji. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přenášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji, pane místopředsedo.

V případě, že by tento návrh neprošel, nebo resp. byl by přijat, pak by se stávaly návrhy pod body B1, B6 a B7 nehlasovatelné.